Dočetl jsem se, že právnické osoby jsou uměle vytvořené subjekty, které v právních vztazích vystupují a jednají jako lidé. Podstatu právnických osob tvoří buď lidé, nebo věci a podle toho se rozlišují: společenství osob neboli korporace, za druhé společenství věcí neboli majetku a společenství právnických osob. Toť některá základní právní fakta.

A jestliže v § 1, který řeší postavení univerzitní nemocnice, bude formulace, že univerzitní nemocnice je právnickou osobou zřizovanou státem, tak to je, vážené dámy a pánové, něco úplně jiného než to, když tam ta formulace nebude.

Nyní se zmíním jenom krátce, protože také nejsem ekonom, o některých věcech ekonomických.

Ale nemyslím si, že jenom prostým spojením univerzity s nemocnicí se zlepší hospodaření.

Já to vítám a myslím si, že to je další krok k tomu, abychom se naprosto seriózně bavili o některých věcech a tento zákon nezavrhli a priori. K tomu hospodaření. Mám jenom jednu obavu.

Jako člen kontrolního výboru vím, že v mnoha fakultních nemocnicích se v minulosti, a dlouhé minulosti, nehospodařilo dobře. Teď se nebudu pouštět do nějakých konkrétních čísel, myslím, že většina z nás to zná, nebudu se snažit, abych někoho zde z tohoto místa nějakým způsobem dehonestoval. Ale myslím si, že je potřeba, aby hospodaření bylo někým kontrolováno. Pakliže to bude právnická osoba zřizovaná státem, tak pak samozřejmě veřejné finance bude moci kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. V tom případě budu spokojen také. Také mi jde o to, jak budou financováni zaměstnanci a pracovníci, kteří poskytují zdravotnické služby v těch univerzitních, dnes současně fakultních nemocnicích. Měli jsme obavy, že se tam zase budou nějakým způsobem rozlišovat nějaká místa dle tabulky, čísla atd., skupiny, ale pan ministr jasně řekl, že placení zaměstnanců bude prostřednictvím zákona o platu.

Je pravda, že na to máme hodně málo času.

Ale pan ministr tady je velmi krátce a jistě si myslím, že je dobře, že s tím zákonem alespoň teď na sklonku volebního období přišel. A nejsou to jenom moje soukromé názory, ale jsou to názory nebo i obavy některých subjektů, organizací a jednotlivců.

A my řekneme: Dobře že ho tady máme, protože aspoň budeme moci poskytovat zdravotnické služby. Obava druhá.

A třetí obava je ta, aby náhodou, kdybychom tento zákon ještě stihli přijmout do konce volebního období, tak aby se univerzitní nemocnice nestaly ještě větším centrem nebo většími centry, protože jich bude deset? ve vztahu k nemocnicím regionálním, ale i nemocnicím menším.